Stejně tak nedošlo s ohledem odlišný časový harmonogram obou souvisejících právních předpisů, a ani nemohlo dojít, k zohlednění principiálních změn, které předkladatel ve zjevném nesouladu s legislativními pravidly provedl až po vnějším připomínkovém řízení v zákoně o hazardních hrách, kdy zcela bez ohledu na připomínky doplnil návrh zákona o dražbu tzv. povolenek. Pokud ponecháme stranou právní problematičnost tohoto systému, který ve své podstatě znamená zpoplatnění samotného přístupu ke správnímu řízení, pak musíme na tomto místě minimálně upozornit na skutečnost, že systém dražeb povolenek bude mít bezesporu více než podstatný vliv na příjmovou stránku veřejných rozpočtů, jakož i nezanedbatelný vliv na náklady na straně provozovatelů hazardních her.

S ohledem na skutečnost, že předkladatel nepředložil k připomínkám ani návrh prováděcích právních předpisů, s jejichž vydáním návrh zákona o provozování hazardních her počítá, a to dokonce v poněkud nestandardních jedenácti případech, není podle názoru Hospodářské komory možné provést relevantní ekonomickou analýzu dopadů na podnikatelské prostředí, a není tak možné jakkoliv věrohodně predikovat dopady navržené právní úpravy ani na veřejné rozpočty, ani na podnikatelské prostředí. Z výše uvedeného je zřejmé, že předloženou ekonomickou analýzu lze považovat za neúplnou, a nedomnívám se, že na základě takové analýzy by bylo možné přijmout jednoznačné rozhodnutí se všemi informacemi, které nejen měly, ale podle mého názoru i musely být k dispozici.

Z předkládané důvodové zprávy je totiž patrné, že předkladatel na navrhované zvýšení daňové zátěže nahlíží izolovaně, bez spojitostí s dalšími aspekty celého procesu, a za další aspekty je nutné považovat především všechny poplatky, resp. finanční výdaje, se kterými počítá zákon o hazardních hrách.

Jestli mi, dámy a pánové, rozumíte, chceme tady upozornit na skutečnost, a teď tomu úmyslně nedáváme ani kladné, ani minusové znaménko, ale chceme tady upozornit na skutečnost, že tahle nová regulační norma odděleně řeší daně a daňové sazby a odděleně nemalé náklady, které regulace na provozovatele přinese, a že se nám může stát netvrdím, že se to stane, ale že se nám může stát , že součet těchto vyšších nároků na provozovatele přesáhne míru ekonomické efektivity.